A on tomu říká zvyšování daní. Tak pro mě to není ani... Na to stačí jednoduché počty. Za dob socialisty Jaroslava Faltýnka 35 % sazba daně, ODS prosadila 19 % sazby daně z právnických osob. Zvýšení, nebo snížení?

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Samozřejmě já osobně i KDUČSL má spoustu zásadních výhrad k tomuto předkládanému tisku z logických důvodů. Ty důvody tady zaznívají a jsou velmi podrobně diskutovány. Ale já bych se chtěl zastavit u jedné věci, kterou zmínil konkrétně pan kolega Jan Skopeček, a to je jazykové vzdělávání.

V počtu strategií, které vymýšlíme a sepisujeme, jak tuto situaci zlepšit, jsme opravdu světoví premianti.

A myslím si, že zdražení těchto služeb není dobrý začátek. Nyní pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající. Velice rychle. Já jsem se přihlásil k té poznámce, protože se mě dotkla slova kolegy Klause, který zde není, který řekl, že my akorát zvyšujeme daně. Já si myslím, že za dobu naší vlády se spousta daní snížila.

Já vím, že jste na řadě. A s přednostním právem je pan kolega Faltýnek, Okamura... Děkuji, pane předsedající. Já mám jenom drobnou poznámku na pana předsedu Faltýnka vaším prostřednictvím.

Takže ještě dobře, že jsme byli u vlády a tuto daň jsme dokázali zrušit. Děkuji, pane místopředsedo.

Bohužel jsme ty daně i zvyšovali. Leckdy jsme to posléze označili za chybu, to je všechno pravda. Ale také jsme výrazně daně snižovali. A když to sečtu plus nebo minus, tak jsme určitě plus.

To ale bylo snížení daní.

Mnozí nám to nevěřili. Děkuji.

Pane předsedající, já jsem čekal, že kolega Luzar vystoupí a bude vzpomínat tady privatizaci.

Tento týden tady hovořil pan prezident, a možná jste si někteří zapamatovali, že zmínil jedno číslo, že jenom v tomto letošním roce, nebo resp. v rozpočtu na příští rok bude Česká republika doplácet 27 miliard na solární tunel. A to nepočítám náklady na distribuci. Za těch dvacet let to bude téměř jeden bilion korun!

Prosím, pane předsedo.

Je to na vás.

Všichni proti! Tak si to aspoň prosím nastudujte! Ale pokud chcete OKD mlátit nás po hlavě, četl jsem seznam těch trestních oznámení, která jste dali, tam jsou politici vašeho koaličního partnera dlouholetého. Nebo se pletu? A nám to vyčítáte? To nemá žádnou logiku! My jsme před tím varovali! A byla to vláda sociální demokracie, která to prosadila.